Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny Poprosím pana předsedu volební komise, poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Prosím, pane předsedo, je to vaše. Děkuji za slovo. Teď už to bude stručné a krátké, kolegyně, kolegové. My v tuto chvíli nemáme naplněné lhůty, nebyly tedy zatím podány nominace. Velké poděkování kolegům z volební komise.

Volební komise se sejde dnes v 19 hodin a ty návrhy projedná. V tuto chvíli víc nemůžeme udělat a já vás, pane předsedající, z tohoto důvodu prosím o přerušení tohoto bodu do doby naplnění zákonných lhůt. Já vám děkuji, pane předsedo, a tomuto návrhu samozřejmě vyhovím.

12? Ještě se hlásí pan předseda? Já tedy prosím volební komisi v 19 hodin do místnosti číslo 23. Děkuji.